Je třeba si uvědomit, kdo vlastně spadá do třetí a čtvrté vlny.

Takže vím, že se tento návrh nebude líbit paní ministryni, to určitě. Ale přesto bych vás, vážené poslankyně a poslanci požádal, abyste mě podpořili.

Ještě bych chtěl říci jednu věc.

Děkuji panu senátorovi.

Nechce se vyjádřit. Takže otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen. Hlásí se někdo z místa? Nehlásí. Takže rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova?

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ano. Vyhlašuji tedy přestávku, pět minut na poradu poslaneckého klubu ANO.